Proto už také zaznívalo, že sdílené pracovní místo bude fungovat jenom na základě pobídek, dotací.

Potřebujeme spíše nějaké doprovodné úlevy pro zaměstnávání určitých skupin osob.

Tak toto bychom navrhovali za Piráty.

Ten je za nás jakousi prevencí politických divadýlek do budoucna.

Myslím, že jste si mnozí všimli, že jsem se v posledních měsících dost věnovala dohodářům a že jejich prekérní situace, tak jak to dnes je na trhu práce, opravdu není dobrá.

Dohodáři nemají ochranu, jakou mají zaměstnanci, i když si myslí třeba, že vlastně téměř zaměstnanci jsou, protože se za ně platí pojistné. Dohodáři nedostali podporu od této vlády. Třikrát tato Sněmovna zamítla návrhy na kompenzační bonus v nižší výši, který jsme předkládali jako Piráti, a podpořila ho úplně celá opozice, a nyní jsme u toho, že bychom měli podpořit další jaksi rozvolnění těchto dohod. Za mě to nedává smysl.

Opravdu chceme jako stát umožnit, aby lidé čistě na dohody o provedení práce a pracovní činnosti u jediného zaměstnavatele pracovali klidně každý měsíc na 0,8 úvazku?

Takže jenom bych chtěla uzavřít tou otázkou, jestli namísto takovéhoto rozvolňování nedává smysl spíš se zamyslet nad těmito flexibilními pracovními nástroji.